Samozřejmě se jedná u událost, které jsme v novodobých dějinách ještě nikdy nečelili, a chybí zkušenosti. Nicméně skutečnost, že se na území Zlínského kraje vyskytuje sklad s nebezpečným materiálem, rozhodně nijak nová není, a proto je namístě otázka, zda a v jaké míře s touto skutečností a souvisejícími riziky počítal krajský krizový plán. Jednání pana hejtmana Mišáka a jeho některá vyjádření napovídají, že připravenost kraje na takovou situaci byla velmi malá, vyjádřila přesvědčení paní poslankyně Černochová.

Takže možná v reakci na to, co říkal i pan ministr Chovanec kdyby toto bylo zahrnuto do krizového plánu kraje, tak byste i vy jako ministr vnitra ze své kompetence, konkrétně ze zákona č. 240/2000 Sb., vyjádřila paní poslankyně odhad, že se jedná o § 10 odst. 1 c), kde u Ministerstva vnitra stojí jasná definice toho, co má Ministerstvo vnitra kontrolovat a vymáhat na hejtmanech a krajích.